Vážený pane předsedo, děkuji za vaše úvodní slovo. Vážený pane prezidente, vážení členové vlády, vážený pane velvyslanče, kterého tady vítám zvlášť ráda po čase, vážené poslankyně, poslanci, senátorky, senátoři, vážení spoluobčané.

To, co se nyní děje na Ukrajině, skutečně není běžná válka.

To není nic jiného než projevy terorismu. To, čeho se Rusko na Ukrajině dopouští, považuji za státní terorismus. Každá doba má své válečné zločince, ale také své hrdiny, kteří svým příkladem vedou národy k vítězství i navzdory pochybovačům. A myslím, že vy, pane prezidente Zelenskyj, jste se takovým vůdcem stal.

Dříve, než si vyslechneme vaše poselství, bych však ráda předala slovo i panu předsedovi vlády Petru Fialovi, který krátce shrne postoj české vlády vůči ruské agresi na Ukrajině.